73.

Prosím, pane ministře. Vážení kolegové, snad mohu konstatovat, že s Mongolskem má Česká republika velmi přátelské vztahy.

Není divu, že vám doporučím ke schválení i tuto smlouvu mezi Evropskou unií a Mongolskem, která vlastně nahrazuje dosavadní smluvní základnu, která je tedy už bohužel poměrně zastaralá a neodráží realitu dnešních dní. Mongolsko je pokládáno Evropskou unií za významného partnera, což je dáno také velkými zásobami nerostných surovin.

Myslím si, že máme téměř povinnost podpořit modernizaci smluvní základny a bylo by to něco, co by určitě nakonec prospělo i českomongolským vztahům.

Pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. V dubnu bychom si měli připomenout 65 let diplomatických vztahů. Zahraniční výbor se zabýval předloženým tiskem na své 13. schůzi 12. listopadu loňského roku. Dovolím si seznámit vás s usnesením výboru. Po odůvodnění prvního náměstka ministra zahraničních věcí Petra Druláka a zpravodajské zprávě poslance Robina Böhnische a po rozpravě zahraniční výbor doporučuje

Dále, pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny, a zmocňuje zpravodaje, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.